Institut veřejné služby je v současném právním řádu stále zakotven a jeho organizace Úřadem práce České republiky byla hodnocena v roce 2012 velmi pozitivně. Proto není potřeba z pohledu jeho řízení nic upravovat. Co je důležité upravit, je opětovné posílení motivační složky osob v hmotné nouzi a zakotvení do systému pomoci v hmotné nouzi hodnocení aktivní snahy osoby nalézt si zaměstnání a mezi tuto snahu mimo jiné zařadit i výkon veřejné služby v rozsahu alespoň 20 nebo 30 hodin za měsíc, tak jako tomu bylo dříve. Princip hodnocení této aktivity zůstane zachovaný, jako byl v minulosti a jako je i dnes v souvislosti s uplatněním pohledávek a nároků či využitím majetku. To znamená, že se bude postupně navyšovat částka živobytí o určený procentní rozdíl mezi životním a existenčním minimem.

Jde přímo o návrh, kdy osoby, které pobírají příspěvek na živobytí déle jak šest měsíců a nejsou nijak aktivní, to znamená nevykonávají veřejnou službu, dobrovolnickou službu, krátkodobé zaměstnání a podobně, budou mít částku živobytí na úrovni existenčního minima. Toto opatření se však nevztahuje na osoby, které mají odůvodněné překážky vykonávat pracovní činnost. Jedná se například o osoby starší 68 let, poživatele starobního důchodu, osoby invalidní ve druhém a třetím stupni invalidity, osoby s nárokem na podporu v nezaměstnanosti či při nekvalifikaci osoby pobírající rodičovský příspěvek, osoby pečující o osoby závislé na příspěvku na péči a tak dále.

Další navýšení živobytí o 30 % částky rozdílu mezi životním a existenčním minimem osoba získá, pokud nemusí uplatňovat žádné nároky a pohledávky, nebo je uplatňuje, ke stejnému navýšení dojde zase o 30 % při hodnocení majetku.

V případě, že bude osoba vykonávat veřejnou nebo dobrovolnickou službu v rozsahu 30 hodin měsíčně, může jí být částka živobytí ještě navýšena o polovinu rozdílu mezi životním a existenčním minimem, to je 650 korun, to znamená, že může výši dostat i nad životní minimum. Dále v této novele zákona o pomoci v hmotné nouzi s ohledem na aktuální celkovou situaci na trhu práce a s přihlédnutím k obtížnému zaměstnávání osob pobírajících dávky důchodového pojištění navrhujeme zavést opatření, které je již zavedeno například u dávek nemocenského pojištění, a to započítávat dávky důchodového pojištění jen zčásti, respektive z 80 %. Toto opatření se dotkne pozitivně převážně osamělých důchodců. Vážené poslankyně, vážení poslanci.

Veřejná služba je ale jedním z opatření, kterým se dá bojovat proti sociálnímu vyloučení. Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje nebo se práci vyhýbá.

Dá se tedy předpokládat, že pokud nedojde k realizaci v novele navržených opatření, může dojít k dalšímu prohloubení závislosti osob na dávkách nebo ztrátě schopnosti obnovit si pracovní dovednosti a sociální vazby. Dalším, ne zcela nezanedbatelným rizikem může být i negativní společenský postoj vůči osobám, které se pasívně vyhýbají práci. Vážené kolegyně a kolegové, přednesl jsem smysl předloženého návrhu, který se zaměřuje na dobrou praxi, která byla pozitivně hodnocena před účinností sociální reformy, a také reaguje na nález Ústavního soudu České republiky, a zachovává tak základní pilíře, aby byla aktivita osob v hmotné nouzi určitým způsobem bonifikována, aby osobám bylo zachováno hmotné zabezpečení. Děkuji pane senátore.

Tolik tedy další omluvy. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych tedy stručně navázala na pana kolegu. Co se týče změny zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, tak tedy opravdu především upravuje institut veřejné služby, který je pro nález Ústavního soudu České republiky v praxi nedostatečně využíván, a je tedy předpokládáno, že hlavní příčinou je právě to, že osoba zapojená do veřejné služby není dostatečně motivována, což tato úprava tedy chce změnit. Je zaměřena na modifikaci zachovaného zbytku právní úpravy ohledně veřejné služby, a to tak, aby vyhověl základním požadavkům Ústavního soudu a zároveň zavedl bonifikaci výkonu veřejné služby při zachování hmotného zabezpečení během jejího výkonu. Dle předkladu je pro klienty veřejná služba dobrovolná.

Mám na mysli především třeba to, že se deklaruje, že se jedná o rozpočtově neutrální návrh, protože ve variantě dvě se nedomníváme, že s tímto lze souhlasit, protože již samotný fakt navýšení částky o živobytí o 40 % částky rozdílu mezi životním minimem a existenčním minimem určitě přinese nějaké zvýšení nákladů.

Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku paní poslankyně Pastuchové. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Dobrý podvečer, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Doba se změnila, nezaměstnanost roste, ale roste také počet lidí, kteří chodí na úřad práce s nataženou rukou, aniž by se snažili svůj osud nějak ovlivnit.